To, co vláda absolutně podceňuje a pomíjí, je otázka, co s migranty. Neexistuje reálná strategie, co dál. Žádám Sněmovnu, aby v rámci jednání o migrační krizi začala projednávat zcela zásadní problém, a to, co si konkrétně s migranty u nás počneme. Nikoho to zřejmě nenapadlo, ale je před námi gigantický problém, a já znovu opakuji návrhy našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD, které tady opakovaně předkládáme a opakovaně je zamítáte.

To jste nám tady zamítli loni v létě. Je to kontrola hranic. Je nutné okamžitě zabezpečit ochranu našich státních hranic a zahájit důslednou kontrolu osob, které se tady pohybují.

Znovu zdůrazňuji, že se jedná o imigranty, které se tady vláda rozhodla umisťovat natrvalo. Natrvalo umístit a integrovat do České republiky proti vůli občanů. To znamená, že vláda tady bude integrovat tisíce a tisíce dalších nezákonných islámských imigrantů, nyní na to už vyčlenila víc než 1 mld. korun, a vše se děje proti vůli občanů. Tak jakým způsobem sem chcete umístit přibližně polovinu z té kvóty, kterou jste odsouhlasili? To znamená, že tam těch islámských migrantů a dalších lidí, kteří nezákonně pronikli na území Evropské unie, bude více než čtvrtina ve srovnání s množstvím původních obyvatel. Takovou koncentraci migrantů na jednom místě, a už vůbec ne v České republice, nesmíme připustit.

A jestli to nedokážete zajistit, tak zastavte imigraci do České republiky. Odmítněte ty kvóty, odmítněte, postavte se Evropské unii, vážená vládo, protože vy nedokážete zajistit bezpečnost občanů České republiky.

Do budoucna má být posíleno místní oddělení o 28 policistů.

To znamená, jak Sněmovna, tak i vláda by se měly zabývat intenzivně opatřeními, co do budoucna s těmi tisícovkami lidí, tisícovkami nezákonných imigrantů, které jste odsouhlasili proti vůli lidí, a co na našem území budou vlastně dělat.

Jenom, když dovolíte, informace pro všechny kolegyně a kolegy, mám přihlášku s přednostním právem pana ministra Chovance. Prosím dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Radim Fiala. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená vládo, vážení kolegyně, kolegové, navrhuji zařadit na pořad této schůze následující bod jednání: Situace v Moravskoslezském kraji v souvislosti s hromadným propouštěním v podniku OKD. Dovolte mi, abych to velmi krátce odůvodnil. Téměř každý den slyšíme výroky významných činitelů o nadcházejícím krachu klíčového zaměstnavatele v regionu, společnosti OKD. Ministři této vlády nemají řešení. Místo toho se veřejně mezi sebou na toto téma dohadují ve snaze získat nějaké politické body. Bývalý vlastník se zbavil odpovědnosti a je to tento vlastník, který získal společnost OKD, která je předmětem právě probíhajícího soudu. Bývalí úředníci Fondu národního majetku a znalec měli svým jednáním způsobit škodu státu minimálně 5,7 mld. korun. Obžalovaní svou vinu odmítají, odvolávají se na pokyny tehdejšího ministra financí a současného premiéra Bohuslava Sobotky a také tehdejšího ministra průmyslu a obchodu pana Milana Urbana. O vině nechť rozhodne soud. My zde v Poslanecké sněmovně ale musíme řešit hrozící řetězení problémů v Moravskoslezském kraji, ve kterém je již dnes nezaměstnanost ve výši 8,5 %, tedy druhá nejvyšší v republice. OKD, to nejsou jenom desítky tisíc pracovních míst na Ostravsku a Karvinsku, jsou to i další desetitisíce lidí, jejichž práce je závislá na penězích, které tato společnost a její zaměstnanci ze svých mezd utrácí. To, kam by se vyšplhala dnešní míra nezaměstnanosti po případném krachu, je naprosto nepřijatelné.

Děkuji za pozornost. Děkuji. A posledním zatím posledním přihlášeným k programu je pan poslanec Holík. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k dnešním událostem navrhuji zařazení nového bodu Stanovisko Poslanecké sněmovny k imigrační politice vlády ČR.

To potom můžete přednést, pokud bude bod schválen, v podrobné rozpravě. Dejte mi prostor, už jenom jedna věta. Dovolte, abych to odůvodnil. Podle svědků se před výbuchem ozývaly arabské výkřiky a střelba. Bohužel kroky většiny evropských politiků vedou spíše ke zvýšení rizika dalších teroristických útoků a islámu než ke snížení tohoto rizika. Říkáme, Evropa čelí pokusu o okupaci ze strany radikálního islámu. Odpovědnost za tuto situaci nese politika Evropské unie, ale i naší vlády.

Pokud to neuděláme, tak si pak můžeme vybrat, jestli další bomba vybuchne na Můstku, nebo u Muzea. Děkuji. Táži se, zda má ještě někdo návrhy na změnu programu schůzi. V tuto chvíli navrhuji tento postup. O návrhu pana poslance Černocha, který vnímám jako protinávrh z grémia, bychom hlasovali jako o prvním návrhu, poté bychom hlasovali o návrhu z grémia, pokud není námitek, jako celku.

Žádná námitka není.

Proti? Hlasování končím.